Není to pravda.

Po zaměstnancích nebyly vyžadovány testy na přítomnost COVID19.

A pokud se podíváte na čerpání Antivirů, tak právě automotiv je tam na prvních místech, celkově až miliardové částky. Jsme exportní ekonomika, a proto každá porucha na zahraničních trzích se rychle projeví na výrobě našich firem, protože jsme významným dodavatelem komponentů. To se týká, jak už jsem říkal, celého odvětví automotiv.

Celý propad odvětví by neměl dosáhnout ani 20 %, což je nad očekávání na jaře. Pevně věřím, že naší ekonomice pomůže i schválená nová metoda testování založená na antigenních testech, které dokážou detekovat infekční pacienty.

Za poslední tři měsíce, červenec, srpen, září, je průmyslová výroba nižší zhruba o desetinu oproti minulému roku a to není špatný výsledek, s vědomím samozřejmě, co nás postihlo, ta pandemie COVID19. Vliv na to má i mimořádná míra veřejných investic do dopravní infrastruktury. Právě inženýrské stavebnictví a státní výdaje do tohoto sektoru pomáhají udržet klíčové odvětví s ohledem na zaměstnanost v relativně dobré kondici.

Vláda se snaží pomoci.

Tato opatření mají udržet koupěschopnost obyvatelstva i přispět k řešení finanční situace firem.

V tom se chováme stejně jako ostatní evropské země. I ony otevírají programy v řádech desítek miliard eur, aby udržely chod ekonomiky a kompenzovaly ztráty firem. I tyto vlády jsou si vědomy, že však nelze zcela zvrátit vývoj na trzích.